25.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Čili nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Nevypadá to tak.

Návrh byl přijat. Já jsem zaregistroval nějaký zmatek tady u stolku zpravodajů. Nebudeme zpochybňovat? Dobře. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Není tomu tak. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru.

Kdo je proti?

Takže návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru. Pak tady máme otázku, jestli prodloužíme lhůtu.

Nějaký pan ministr.

To musí také někdo navrhnout.

Takže já se omlouvám, ale tím pádem návrhy na prodloužení nebo zkrácení lhůt nezazněly v rozpravě, a tudíž k nim nemohu přihlížet.